Pane zpravodaji, jestli se nemýlím, tak jsme v té závěrečné fázi, to znamená, že o všech návrzích bylo hlasováno a nyní bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Pan ministr. Výbor? Dobrá. Dříve než přednesu návrh usnesení, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.